Podotýkám, že Český rozhlas i Česká televize tady fungují podle zákona z roku 1991.

Už jsme slyšeli několikrát, že aktuální způsob financování je nadále neudržitelný. Chcete poplatky navyšovat? Chápu, že to je velký problém v této době brutální inflace, krize. Nebo je naopak chcete ponechat, tak jak jsou? Ale pak samozřejmě omezujete výrobu i vysílání České televize. Ale to je bohužel ta daň za to vládnutí.

Nebo chcete ty poplatky dát jako mandatorní výdaj, to znamená jako stálý výdaj státního rozpočtu? To chápu, že je velmi složité v dnešní době, kdy je státní rozpočet v tom stavu, v jakém bohužel je, když se do něj zapomnělo dát spoustu dalších, jiných mandatorních výdajů, à la důchody, a najednou by se tam objevil i mandatorní výdaj jako platba České televizi.

Podle mě tou nejdůležitější, jednou z nejdůležitějších rolí právě vládnoucí strany, nebo vládní koalice, vládnoucí a teď mi promiňte to slovo party v Poslanecké sněmovně je zajistit transparentnost veřejnoprávních médií. Nestálo by za to začít třeba řešit ty známé začerněné smlouvy České televize? Nestálo by za to konečně přestat skrývat platy a smlouvy zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu a České televize? Pokud toto neuděláme a prostě neodpovíme si na ty otázky, které nejsou nijak motivovány zle vůči nikomu, ale prostě si myslím, že ta debata tady chyběla, tak je opravdu nezlobte se, pane ministře, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ale prostě každého musí napadnout, že za tím je něco jiného, protože ta nejdůležitější debata, proč by se měl zákon o České televizi měnit, tady prostě není. Jde tady tedy o ovládnutí těch médií? Jde tady o to, abychom si obsadili pozici ředitele, aby nám ta média v tom našem vládnutí pomáhala, protože nám budou povinována, nebo zavázána, nebo jakékoliv další takovéto slovo? Já doufám, že to tak není. Ale pokud si neodpovíme na ty otázky, které jsem tady vznesla, které jsou alfa omega toho, proč je možná Česká televize v problémech a tak dále, a řešíme to od toho konce, jak co nejrychleji obsadit mediální rady a generálního ředitele, tak to skutečně se jeví jako obrovský problém. Myslím si, že skutečně v takto vyspělé společnosti našeho společného světa by k tomu takto docházet nemělo. Děkuji. Poté je tady přednostní právo pan ministr. Já moc děkuji, pane předsedající. Já jsem velmi bedlivě poslouchal celý ten projev paní místopředsedkyně Dostálové a opravdu celá řada otázek, která tam vznikla, tak by skutečně měla řešit spíše velká novela zákona o České televizi. Jenom bych chtěl říct, že my jako opozice se skutečně snažíme tyto otázky klást, a dokonce se snažíme dělat i praktické věci, například chci připomenout seminář, který jsme dělali ohledně regulace poplatníka, a budeme v tom i nadále pokračovat, protože ta diskuse nad tou velkou novelou a já moc děkuji panu ministrovi, že nás k ní přizval, i když ještě nemáme žádný konkrétní termín by měla tedy započít. Respektive vím. Je to z těch důvodů, které my tady neustále předkládáme.

Ale pořád nerozumíme tomu, proč tato malá novela zákona o České televizi a Českém rozhlase je v tuto chvíli na stole, v tomto čase, v tomto období, proč nemůže být ta malá novela prostě a jednoduše včleněna do té připravované velké novely, protože mám někdy pocit, že třeba ta velká novela možná tady ani v průběhu volebního období nebude.

Děkuji za dodržení času. A z místa se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Lacina. Prosím, vaše dvě minuty.

A pak ještě poznámka.

Další s faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Pokorná Jermanová. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Já, pane kolego Lacino, děkuji, prostřednictvím paní předsedající.

Pane ministře, prosím. Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně.

Otázka číslo jedna zněla, v čem je nefunkční model stávajících rad. Já jsem přesvědčen o tom, že nelze říct, že by tento model byl nefunkční, ale jsem si jistý tím, že je dobré v situacích, jako je tato, to znamená současná doba, posílit to chci zdůraznit odolnost veřejnoprávních médií, a jednou z těch cest je rozhodně to, že se zapojí Senát do volby těch radních.